Prosím, aby se místa ujal pan zpravodaj rozpočtového výboru pan poslanec Radim Fiala, a pan ministr financí setrvává na svém místě. Mám zde faktickou poznámku pana poslance Kostřici. Nezpochybňuji hlasování. Děkuji. Děkuji vám. Budeme pokračovat v projednávání tohoto bodu, kdy pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 216/2. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Je tomu tak? Dobře, pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Táži se pana navrhovatele a zpravodaje, zda chcete mít závěrečná slova. Nechcete. Poprosím pana zpravodaje, aby oznámil postup při hlasování a poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním se k nim vyjádřil. Ještě vás poprosím, kolegyně a kolegové, abyste snížili hladinu zvuku, abychom se navzájem slyšeli, protože budeme hlasovat, tak abychom dobře věděli, o čem hlasujeme. Děkuji za slovo. Dámy a pánové, kolegyně, kolegové, v tomto zákoně máme v podstatě 25 pozměňovacích návrhů, které předkládá usnesení rozpočtového výboru. Já bych navrhl, aby postup při hlasování byl takový, abychom jedním hlasováním hlasovali o všech 25 návrzích, protože se víceméně jedná o legislativně technické připomínky. Nic podstatného, žádné politikum tam není, že bychom se s tím vyrovnali jedním hlasováním. A na závěr bychom hlasovali o zákonu jako celku. Nikdo námitku nepodal. Já to ještě opravím, pane předsedající.

Není tomu tak. V tom případě budeme postupovat tak, jak jste navrhl. Táži se na vaše stanovisko, pane zpravodaji, k těmto pozměňujícím návrhům. Pan ministr financí? Děkuji. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro takto navržené usnesení. Kdo je proti?

Přítomných poslanců je 168, pro návrh bylo 153 poslankyň a poslanců. Návrh byl přijat. O všech návrzích tedy bylo hlasováno a nyní bychom měli přistoupit k hlasování o návrhu zákona jako celku. Pan ministr financí? Děkuji.